Nepřevádějme všechno na peníze. Hodnota je mnohem vyšší.

A stejně tak platí, že je absolutní ekonomická hloupost investovat do podpory porodnosti těch, kdo celoživotně nepracují nebo jsou společnosti nebezpeční. Prosím vás o zvážení podpory našeho pozměňujícího návrhu. Podpořme slušné a řádné rodiny v tom, aby mohly mít více dětí. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Mám zde dvě faktické poznámky. První z nich má paní poslankyně Marta Semelová a poté pan poslanec Zavadil.

Děkuji. Chtěla bych vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto návrhem. Podporuji to, aby tady byla systematická podpora mladých rodin s dětmi, aby se nastartovala porodnost, aby se zvyšovaly příspěvky. Chceme také podpořit bydlením, rodičovskými příspěvky, ale také vytvářet podmínky pro to, aby lidé mohli mít děti, tzn. včetně pracovních podmínek. Ale návrh, který je zde předložen, tzn. dát podporu všem dětem, což by bylo jistě krásné, nebo jako porodné pro všechny narozené děti, ale za podmínky, že bude minimálně pět let ten člověk pracovat a bude mít čistý rejstřík, já už jsem tady o tom mluvila minule, to je, vážený pane kolego prostřednictvím předsedajícího, naprosto nereálné. Vy tady mluvíte o tom, že chcete podporovat jenom slušné lidi, to znamená, že ti, kteří nemají práci, ty statisíce lidí, kteří objektivně nemají práci, to jsou neslušní? Ti si nezaslouží naši podporu? Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem pro tyto lidi tu práci zajistíte, protože když jsou tady vesnice, kde byl jeden podnik, jedna firma, jedno družstvo, všechno zkrachovalo a téměř celá vesnice nemá práci, tak to jsou všichni ti neslušní, kteří by si nezasloužili podporu? Já znovu říkám, že tento návrh je pro nás naprosto nepřijatelný! Děkuji vám i za dodržení času, paní kolegyně.

Ale pak je neslušný. O těch nezaměstnaných tady hovořila moje předřečnice Marta Semelová.

To je přece nesmysl.

Ale to si myslím, že je rozhodně progresivnější a lepší, než jít cestou slušných a neslušných a těch, kteří se dostanou do problematiky nezaměstnaných, nebo nedostanou.

Vy jste vládní strana. Nám to budete vyčítat? Toto opatření není dokonalé, není ideální. Ale je to alespoň pokus o to, abychom lidi motivovali. Je to alespoň pokus. Co jste udělali vy? Děkuji. Máte faktickou poznámku, pane poslanče Okamuro? Teď je první faktická pana poslance Zavadila.

Dobře, s faktickou poznámkou. Jenom krátce.

Ne my.

A poslanci vládní strany mi říkají, že to není dobře a že je něco jinak. Promiňte, to jsem vůbec nepochopil.

A paní Semelová se tady ptala na to, jak dáme práci. No tak na to my tady čekáme, až vláda předloží koncepci na vytváření pracovních míst.

Děkuji. Ne, tu rušíte. Krásné odpoledne, děkuji za slovo. To, co navrhujete vy, je první dítě porodné, druhé dítě porodné a dál nic. My nikoho nechceme trestat. My chceme zvýhodnit. Nepleťme si to, jestli někoho zvýhodníme tím, že je slušný, tak dostane i na třetí dítě. To není žádný trest těm ostatním, protože trest je v podstatě, takhle bráno, to, co chcete udělat vy. Dvě děti a dost! Děkuji.